146.

Prosím pana ministra o úvodní slovo. Děkuji za slovo. Materiál obsahuje informace o doplnění dvou cvičení ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a upřesňující informace o 43 cvičeních, která již byla vládou schválena, z toho 33 cvičení mimo území České republiky a 10 cvičení v České republice, u kterých došlo během jejich přípravy ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec. Jsou to zejména termíny, počty vyčleněných sil a prostředků, místa a počty dnů konání. Uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery odráží zejména přijatá mimořádná opatření v souvislosti s výskytem pandemie, dále pak požadavky zahraničních partnerů v oblasti přípravy do zahraničních operací včetně výstavby schopnosti k dosažení aliančních standardů a aktuální potřeby Armády České republiky.

Dodatečné požadavky na finanční prostředky v oblasti zabezpečení zahraničních cvičení nevznikají. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji.

Ptám se, kdo je pro přednesené usnesení, tedy že bereme doplněk na vědomí? Kdo je proti?

Já vám děkuji.